Není tomu tak, rozpravu končím, a pokud si pan předseda nepřeje závěrečné slovo, tak bychom rovnou přikročili k hlasování. Já se ještě zeptám, zda je zde souhlas s takto navrženým postupem, že bychom nejprve konstatovali rezignace a potom veřejně pomocí hlasovacího zařízení zvolili nové členy těchto orgánů. Není zde námitka žádná, žádná žádost o tajné hlasování zde není. Takže budeme postupovat tak, jak navrhl pan předseda volební komise. V prvním hlasování, které jsem zahájil, Sněmovna konstatuje rezignace paní poslankyně Dobešové a pana poslance Čiháka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme i toto usnesení schválili. Děkuji panu poslanci a předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi a tento bod končím. Já také děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhl jejich poslanecký klub.